40.

Prosím, pokračujte. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A já bych uvítal, kdyby paní ministryně se stejnou vervou, s jakou zvyšuje důchody, současně hledala příjmy pro zajištění důchodů i budoucích generací, protože my teď máme obavu, aby toto zvýšení nebylo na úkor lidí, kterým je dneska například 30 let. Takže bych se chtěl zeptat na plnění tohoto usnesení, jaké výsledky už v této věci máte a co tedy podniknete. Děkuji.

A nyní prosím paní poslankyni Golasowskou, která je řádně přihlášena do rozpravy. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám krásné páteční dopoledne.

Nicméně tyto naše pozměňovací návrhy byly vlastně smeteny ze stolu s tím, že to jsou dílčí návrhy a že ministerstvo nebo vláda připraví komplexní novelu důchodového pojištění. Což se do dnešního dne zatím nestalo.

Děkuji. Já také děkuji a jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Bláha. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, pozorně poslouchám již dva dny nářky většiny opozice na to, jak vláda nic nedělá, jak nekoná, jak neplánuje, a proto jsem si udělal pár poznámek a na základě těch poznámek bych rád trošku popsal dnešní stav, zhodnotil situaci. Chtěl bych jenom upozornit, že nechci svým projevem nikoho urazit, pošpinit ani zesměšnit, jak mi je často předkládáno. Chci jen opravdu zdokumentovat dnešní stav. Zazněla tady na základě navýšení důchodů řada připomínek a já s řadou připomínek musím souhlasit. Ano, potřebujeme důchodovou reformu, ale v první řadě bych řekl, že nemůžeme přidělit vytvoření důchodové reformy někomu, říct: Udělej důchodovou reformu!

A já bych chtěl jenom doplnit následující věci: Ano, projídáme si státní rozpočet. Ano, máme přebujelou byrokracii. Ano, stát, úřady, města nehospodaří dle zásad správného hospodáře. Ano, neřešíme budoucnost v souvislostech. Ano, je nutné udělat změnu a důchodovou reformu. Ano, naše cíle jsou krátkodobé.